A co mě k tomu vedlo?

Byl jsem přesvědčen, že Ministerstvo vnitra musí zrychlit projekty Pošta Partner, kdy byly ve skluzu.

Chci říct, že v současné době se za tolik let, a co jste udělali za rok a půl vy, dneska máme nějakých 819.

Tak prosím o dodržování času. Děkuji za slovo. Musím určitě zareagovat na ministra průmyslu a obchodu pana Síkelu, který tady hovořil o nějaké analýze. A analýzu, podle čeho se rušily, nikdo neviděl. Tak nám ji ukažte. Ukažte nám tu ekonomiku těch uzavíraných poboček, proč se zavírají. Jak jsou na tom ekonomicky špatně?

Děkuju. Také děkuji za dodržení času. A další s přihláškou je pan poslanec Mašek.

Vážená paní předsedající, vážení ministři, kolegyně, kolegové, já musím také zareagovat na to, co se teď stalo.

To je to tajemství, proč se ji nesmíme dozvědět.

A dokonce ten plán byl až do roku 2025.

Takže pane ministře, je třeba to změnit. Děkuji za dodržení času. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře tady nemusím prostřednictvím paní předsedající toto není kabaret. Toto je vážné jednání Poslanecké sněmovny, kde část poslanců má nějaký názor, část má jiný názor, a to je zcela v pořádku. A proto se o tom bavíme. Všichni byli zvoleni. Navázala bych tedy na pana předsedu Michálka.

Další s faktickou poznámkou je pan Radim Fiala. Prosím. Děkuji za slovo. Chci také zareagovat na celou tady tu problematiku, co jsme tady od mého předřečníka slyšeli, že to byl tupý škrt. A já s tím souhlasím a vysvětlím také, proč si to myslím, že to byl tupý škrt. Protože Ministerstvo vnitra to vůbec neřešilo s těmi obcemi. Ony se dostaly do ztráty. Podle mě vyhodnotilo a udělalo tu nejhorší variantu řešení jakou mohlo, to znamená zrušit ty pobočky.

Já to považuji za komunikační selhání Ministerstva vnitra, komunikační selhání mezi ministerstvem a občany, ministerstvem a obcemi, mezi ministerstvem a opozicí, mezi ministerstvem a všemi. Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Koten. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Já bych tady také rád zareagoval na mé předřečníky, protože zde bylo řečeno mnoho věcí. Nicméně to, co jsme se dozvěděli od zástupce odborové organizace... nebo těch organizací odborových, které jsou u České pošty, je více, není jenom jedna.

Opravdu musím souhlasit i tady s Radimem Fialou, který tady říkal, že ty škrty byly tupé škrty, protože zavírat pobočky České pošty v těch místech, kde je tedy největší nápor lidí, to si myslím, že opravdu není dobře, protože to sníží dostupnost a prodlouží čekací časy právě pro ty klienty České pošty a naopak je to ještě může odradit, aby si objednávali balíky anebo jiné služby právě přes Českou poštu, takže to může mít přesně opačný výsledek, tady ty tupé škrty. Samozřejmě, že prodávání nemovitostí jenom tak přes realitku, může to nést spoustu problémů s tím, že bude třeba pošta prodaná nějakému předem vybranému zájemci. Ale ještě bych tady poukázal na článek, který vyšel na Seznamu, tedy to, že se do velkých měst bude etablovat nějakým způsobem ukrajinská pošta. Pokud by to mělo mít nějakou souvislost s Českou poštou a zrušením jejich poboček tak, aby vyklidila ten prostor pro konkurenční poštu ze zahraničí, tak opravdu bych byl rád, kdybych se dozvěděl, jestli taková souvislost tady neexistuje, protože důvěřuji Seznamu Zprávám. Také děkuji. A další s faktickou poznámkou je pan předseda Babiš přihlášen. Prosím, vaše dvě minuty. Já jsem vystoupil velice konstruktivně.

Ani čísla nemáte správná.

Nechte si to.